Děkuji za slovo, vážená paní poslankyně, za vaši interpelaci.

A řekla jsem tam jednu věc.

Jenom pár čísel.

457 obcí vyhlásilo celoplošný zákaz hazardu.

65 obcí seznam zakázaných míst, to jsou třeba ty školy. A přesto Ministerstvo financí respektuje nález Ústavního soudu, který říká, respektujte při vydávání povolení názor obce. To znamená, respektujte její vyhlášku.

Byla tam herna, dnes je tam nějaká prodejna atd. Posun je obrovský. Obrovský. A je to opravdu výsledek práce Ministerstva financí toho minulého období.

Dneska jsme ve fázi, kdy jsme někdy v dubnu minulého roku podepsali smlouvu a ten systém se buduje.

To je strašně důležité.

Takže prosím. Prosím, paní ministryně.

Výstupem budou potom reporty a analýzy potřebné pro výkon dozoru a kontroly nad hazardními hrami. Smyslem vyhlášky je především sjednocení roztříštěné praxe jednotlivých provozovatelů a zajištění, aby byla veškerá relevantní data evidována, předávána příslušným správním orgánům.

Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Vážený pane ministře, k 15. květnu by měla česká vláda obdržet zprávu o rozsáhlém auditu Evropské komise, který měl prověřit možný střet zájmů pana premiéra Babiše. Chtěla bych vás tímto požádat, abyste se zasadil o zveřejnění této zprávy ještě před konáním voleb do Evropského parlamentu. Dle mého názoru by se měla česká veřejnost s touto zprávou seznámit.

Vážený pane ministře, zveřejníte tuto zprávu české veřejnosti, jakmile ji vláda obdrží? Jak se k tomu stavíte? Děkuji.

Děkuji za slovo.

Na základě tohoto usnesení se vás, paní ministryně, případně může odpovědět i budoucí pan ministr, , jaké kroky od chvíle přijetí výše uvedeného usnesení podniklo ministerstvo ve vztahu k Evropské komisi, aby hájila zájmy České republiky a zaměstnanců podniku při prodeji huti. Pokud ano, kde případně na stránkách ministerstva můžeme tyto informace dohledat? A jaké kroky případně plánuje ministerstvo v této věci do budoucna?